213.

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo za navrhovatele paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj garančního výboru, kterým je kontrolní výbor, pan poslanec Roman Kubíček.